Předloženou zprávu projednal volební výbor, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 284/1. Prosím zpravodaje pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo. Kolegyně, kolegové, dobrý večer. Tak i já se v této zprávě velmi zestručním a omezím, protože projednáváme zprávu o hospodaření veřejnoprávní instituce Českého rozhlasu, a jak bylo řečeno, za rok 2013, takže ne za rok loňský, ale předloňský. Pod čarou podotknu informaci, že ještě já jsem se osobně na tom hospodaření malou měrou podílel, protože osm měsíců a pět dnů jsem v roce 2013 byl členem managementu Českého rozhlasu. Volební výbor tuto zprávu doporučuje ke schválení, tak jak vám za chvíli budu citovat z připraveného usnesení. Ale přece jenom přidám dvě věty, abyste měli srovnání Rozhlasu s Českou televizí. Tak veřejnoprávní instituce Český rozhlas hospodaří se zhruba dvoumiliardovým ročním rozpočtem.